Takže to jsou takové výhrady, které k tomu máme. Tak já říkám, to závazné není. A já myslím, že jsem snad...

Ale takový návrh nemáme v Poslanecké sněmovně. Takový ne.

Podnikatelé potřebují nějaký výhled.

Jde jenom o to ten jasný signál vyslat, protože tito lidé odteď nedostanou nic a rozumím tomu, ale je potřeba to říct. Je kupa průvodců mimo Prahu a zároveň jsou i průvodci, kteří provádějí a bohužel nejsou vůbec započítáni ani do té dotace Ministerstva pro místní rozvoj Čechy v zahraničí, těch je taky poměrně dost a ti vůbec nespadají do žádné dotace Ministerstva pro místní rozvoj.

Děkuji za slovo.

Ale Prahu čekají jako kraj obrovské, obrovské investice.

A kromě jiného, pokud vím, tak Praha velmi trpí tím, co se nyní děje, a v té krizi je obrovským způsobem postižena a myslím, že to i Ministerstvo financí ví. A že také magistrát i městské části odpouštějí nájemné a snaží se živnostníkům pomoci, jak mohou. Takže pokud chcete pomoci i Praze, vážené kolegyně, vážení kolegové, tak podpořte tu senátní verzi a pomůžete i našemu hlavnímu městu.

Já děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ale opravdu, vážené kolegyně, kolegové, pokuste se respektovat jednací řád. Je to zákon a ten dává šanci, aby hovořili ti, kteří dostanou slovo, řádně se přihlásí. Pokud diskutuje jiné věci, prosím v předsálí. Máte slovo.

Já to chápu tak, že dopadá na všechny.

Tady jsme v té debatě mnozí z nás ukázali na nelogické případy, které veřejnost nechápe. Nechápe to, když máte dva stejné podniky, že jeden může čerpat na zaměstnance, a druhý ne, jenom podle právní formy.

A možná zpětně bude nějaké COVID Nájemné.

Vážené kolegyně, kolegové, já děkuji za debatu. Já si myslím, že je dobře, aby všichni, kteří jsou postiženi, věděli, že každému z nás není lhostejné, jak žijí a jak budou žít.